Je jasné, že tento tzv. rozklikávací rozpočet nemůže zahrnout informace, které jsou v utajovaném režimu, nemůže zahrnout věci, které jsou v režimu osobních údajů. Ale měly by v tomto rozpočtu a zejména v plnění rozpočtu být informace, jako jsou plnění veřejných zakázek, různé dotace a jiné podobné informace. Tyto věci by měly být na jednom místě.

Takže pokud chcete podporovat transparentnost státní správy tak, aby občané měli možnost seznámit se s výdaji České republiky, tak vás prosím o podporu tohoto doprovodného usnesení. Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Děkuji za slovo.